Já jsem nikdy nebyl zásadním odpůrcem přílepků. Když jsme tady projednávali novelu jednacího řádu, tak jsme řekli, že nebudeme definovat zákaz přílepků, protože je to obtížně pojmenovatelné, obtížně vydefinovatelné. Přesto existují nějaké definice dnes již v judikatuře Ústavního soudu, který se v řadě případů právě věcmi, které byly přilepeny k jinému zákonu, zabýval a celkem jednoznačně určil, kde je a kde není hranice přílepku.

Prostě Ministerstvo financí jako zakladatel státních podniků se kdysi před lety vykašlalo za to neviním stávajícího ministra vůbec v žádném případě na doprovodné zákony k občanskému zákoníku, kde bylo třeba provést některé změny související s občanským zákoníkem, a nechalo to odplynout.

Já se domnívám, že by se dalo postupovat podle nového občanského zákoníku. Některé právní kanceláře soudí, že by se podle něj postupovat nedalo. Nicméně si myslím, že by ale bylo fér, aby Ministerstvo financí přineslo novelu zákona o státním podniku a řeklo, jak se tedy má postupovat, a ne že pro jeden vybraný segment pošty tady do zákona o poštovních službách dáváme rozsáhlou novelu zákona o státním podniku, který vůbec nebyl v tom původním zákoně zmiňován, vůbec neměl být novelizován a náhle má být v poměrně značném rozsahu novelizován, aby bylo umožněno nějaké oddělení nějakého podniku. To si myslím, že je opravdu přílepek. Upozorňuji na to, doporučuji, abychom s tímto vědomím hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, protože se obávám, jak znám náš Senát a jak znám předsedu ústavněprávního výboru Senátu, že se nám to vrátí určitě. Teď proti tomu nenamítám vůbec věcně, ale proti formě, která byla zvolena, a ještě ve druhém čtení.

Děkuji za pozornost. Já vidím hlásit se pana ministra Mládka, který mi hlásí faktickou poznámku, pana předsedu Kalouska a pana ministra Chovance.

Faktická poznámka je ta, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí připravilo novelu zákona o státním podniku, kterou již schválila vláda a která již byla doručena tomuto ctihodnému shromáždění. Děkuji panu ministru Mládkovi za faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji.